Stanovisko?

A končíme blok DPH tím, že bychom hlasovali o I2, protože I1 je zbytečné, protože jsme přijali pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Další. Novela zákona o spotřebitelské dani. A týká se to snížení spotřební daně na pivo. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Stanovisko?

Prosím další. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Zamítnut. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Další. Stanovisko? Zahájil jsem hlasování.

Tak a v tuto chvíli bylo hlasováno o všech návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení. Pan předseda Kalousek. Poprosím klid ve sněmovně, abychom věděli, o čem se tady bavíme, a mohli na to případně adekvátně reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ano, prosím.

Nezpochybňuji hlasování. Pan předseda Bartošek.

A nakonec i vzhledem k tomu, že tento pozměňující návrh prošel, klub KDUČSL podpoří tento zákon. Nikoho dalšího nevidím s přednostním právem přihlášeného, přistoupíme k hlasování.